Myslím si, že přítomní hejtmani potvrdí, že tam nebyl vůbec žádný problém.

Je to pan starosta Picek a pan Michalík.

Takže obecně si myslím, že ta komunikace byla a je v pořádku.

Paní poslankyně si přeje vystoupit. Děkuji za to, pane ministře, máte pravdu, že bychom to mohli považovat za vyřízené, a to i s ohledem na to, kdy interpelace byla podávána a že během té doby, kdy se mi dostalo odpovědi, se skutečně velmi mnoho změnilo, a řekla bych, že v dobrém.

Myslím, že informace jsou k dispozici a že všichni se uklidnili.